Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z členů vlády nevidím ještě nikoho, ale zahajuji čtvrtý jednací den naší 7. schůze a všechny vás tady vítám.

To jsou omluvy na dnešní den. Pan poslanec Martin Kolovratník má náhradní kartu číslo 1. Měli bychom zahájit pevně zařazenými body, ale vidím pana poslance Kubíčka, který se hlásí ještě k pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ji hned vyhlásím, pane poslanče, ale dovolte jedno technické sdělení, které bude důležité třeba i pro zasedání klubu nejen vašeho.